Já jsem opakovaně zdůrazňoval, že v případě návrhu zákona se jedná o čistou transpozici, neboli povinnosti v tomto návrhu zákona obsažené nikterak nezpřísňují požadavky dané evropským právem, naopak my, nebo předchozí vláda, ještě když pracovala s tím návrhem, pracovala na tom, aby ten výklad nebo ty skupiny, kterých se to týká, těch vozidel a jejich užití, měl vlastně maximum možných výjimek. Já už jsem o tom hovořil i předtím, že to skutečně není o tom, že bychom museli mít sanitky a stíhací policejní auta na baterky, jak se říká, nejedná se o meziměstskou dálkovou dopravu a podobně.

Často byly vznášeny připomínky k omezené dostupnosti alternativních paliv či k finanční náročnosti provozu těchto nízkoemisních vozidel či nedostupnosti vozidel a komponent k výrobě.

Nemůžeme se dívat na to optikou současné situace, kdy ceny různých energií se pohybují i v souvislosti s tím, jak se vyvíjí válka na Ukrajině nebo jak některé země budují řekněme více diverzifikovanou infrastrukturu.

Já jsem i ráno zmiňoval, jak se to týká dopravců, kteří poskytují veřejné služby. Pokud se podíváte na detaily této transpozice, jsou tam jednotlivé třídy, vyvrací to řadu argumentů, které v té debatě zazněly možná z neznalosti této legislativy. Otázky, které jsou spjaté s přijetím zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, byly projednány samozřejmě na výborech. Pevně věřím, že se nám podařilo prodiskutovat ty nejpalčivější problémy, které jsou tímto požadavkem splněny jak ve veřejném sektoru, tak i na úrovni třeba budoucích nákladů, a chtěl bych vás požádat, aby byl tento transpoziční zákon co nejdříve schválen. Já vám děkuji za pozornost. Já děkuji. Pouze připomínám, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jakožto výboru garančnímu.

Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dobrý den. Kolegyně, kolegové, také dobrý den, pane ministře. Já bych zastoupil kolegu pana Stržínka a přečetl bych usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z jeho 10. schůze, která se konala 1. září, k vládnímu návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, sněmovní tisk 160: